30.

Pan ministr financí v demisi Jan Fischer je připraven. Prosím, aby se ujal slova. Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh, který předkládá vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2014 až 2020 podle dohody o partnerství a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie. Evropský rozvojový fond, to je ona zkratka EDF, stojí nadále mimo rozpočet Evropské unie a je určen k financování rozvojové spolupráce Unie se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, jež jsou signatáři dohody o partnerství těchto zemí s Evropskou unií, takzvané dohody z Cotonu.

Vnitřní dohoda o financování 11. Evropského rozvojového fondu byla dojednána v rámci Evropské unie a na základě schválení vládou a zmocnění prezidenta republiky ji podepsal 24. června na zasedání Rady Evropské unie v Lucemburku ministr zahraničních věcí České republiky, tedy Rady ministrů zahraničí. Hlavním cílem, který vláda České republiky plně podporuje, je vymýcení chudoby, podpora udržitelného rozvoje a zapojení těchto zemí do světové ekonomiky. Pomoc se realizuje na základě strategických programů pro jednotlivé země a regiony, na jejichž přípravě se Česká republika v rámci Evropské unie aktivně podílí. Jedenáctý evropský rozvojový fond má být tvořen celkovou částkou 30 mld. 506 mil. eur.